Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych potvrdit to, co tady teď řekl pan poslanec Pavel Kováčik. My jsme se v předchozí Poslanecké sněmovně zavázali, všechny politické strany, které zde byly, že se pokusíme rychle zpracovat materiál, který by napravil šílenou situaci s těmi tzv. šmejdy. A to, co je dnes předkládáno, je výsledek té práce, kde jsme se zavázali i veřejně, že se pokusíme přesvědčit veřejnost, že politické strany jsou taky schopny na něčem se dohodnout. Tedy jsem pro, aby se materiál projednal, tato norma, co nejdříve, aby platila co nejdříve, aby to zvěrstvo, které tady bylo v České republice, se nemohlo konat. Děkuji i za dodržení času. Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, za poslanecký klub ANO chci říct, že my jsme ještě některá ustanovení této novely považovali za nedostatečná a chtěli jsme je zpřísnit.

Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové, budu velmi stručný. My samozřejmě podpoříme tento návrh zákona podle § 90 odst. Nicméně musím říct, že ten zákon není úplně dokonalý, protože de facto jenom určuje, že obchodní inspekce musí dostat informace, musí dostat předmět té schůzky, musí být určeno, kde se schůzka bude konat.

A já si myslím, že tady od Nového roku bude platit nový občanský zákoník, který na toto pamatoval. Nikoli to, že inspekce bude mít přehled a bude chodit častěji na kontroly. Mimochodem Děkuji za pozornost.

A chci upozornit, že toto téma bylo vládou premiéra Nečase důkladně řešeno, a právě chci navázat na svého kolegu, který tady upozorňoval na nový občanský zákoník, který zpřesňuje úpravu už v současném občanském zákoníku a jasně stanovuje pravidla a možnosti odstoupení od takto uzavřené smlouvy. Je dobré to tady říci právě z důvodu jakési osvěty, aby senioři a zvláště potom jejich děti v případě, že takováto smlouva je uzavřena, věděli, že takovouto možnost mají. A bylo by dobré, aby třeba i Ministerstvo průmyslu a obchodu a jiné organizace, které vytvářejí osvětu u těch, kteří bohužel jsou obětí chování tzv. šmejdů, tak aby o této právní úpravě věděli. Takže to chci pouze tady podpořit, to, co říkal pan kolega Adamec.

Je tam přesně doplněno, napsáno, že se jedná o smlouvy, které jsou uzavřeny během zájezdu organizovaného podnikatelem za účelem propagace a prodeje zboží či poskytování služeb. Dámy a pánové, jak jsem řekl, upozorňuji na to zvláště z toho důvodu, pokud nás náhodou občané poslouchají, aby věděli o této možnosti ochrany, která vyvěrá z evropského práva a je nově upravena v novém občanském zákoníku a navazuje na úpravu i v současném zákoníku. Pan poslanec Tejc je dalším. Stahuje přihlášku, dobře. Prosím. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, za Úsvit přímé demokracie bych chtěl říci, že také podporujeme tento návrh.

Ne, pardon, ano, tak jestli máte staré rodiče jako já, jestli máte staré příbuzné, tak tito lidi prostě čím jsou starší, tak jsou čím dál slabší.

Protože právě u těch starších lidí oni nejsou nijak chráněni právě proti těmto nekalým praktikám. Na rozdíl třeba od dětí do 18 let.

Pan poslanec Lobkowicz, rovněž faktická poznámka. Prosím, máte dvě minuty.

Dobré odpoledne. Jen bych poprosil, aby si někteří řečníci nastudovali opravdu stav věci. Dnes podomní prodej může řešit opravdu samospráva, může to řešit radnice ve městech.